Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji další jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Stejně tak žádám, abyste mi oznámili, komu byla vydána karta náhradní.

Zrekapituluji. Děkuji.

Bod 149 jsou změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a bod 121 návrh na jmenování členů Kontrolní rady GAČR, druhé kolo.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vládo, kolegyně, kolegové, dobrý den, dobré dopoledne. Já mám jeden návrh na změnu programu, který byl probrán se zástupci všech poslaneckých klubů. Je to drobnost.

Prosím zařadit jako první bod dnešního jednání.

Prosím, pane poslanče, vašich pět minut. Vážená paní předsedající, vážené dámy, pánové, v nedávné době jsem interpeloval pana předsedu vlády ve věci zcizení majetku státu, konkrétně zámku Štiřín, do vlastnictví jiného subjektu. Prodej pak zdůvodňuje ministr zahraničí údajnou nepotřebností tohoto majetku pro účely státu, kdy zcela záměrně rozhodl, a to v rozporu se zřizovací listinou příspěvkové organizace zámku Štiřín, nevyužívat jeho alokované kapacity pro potřeby Ministerstva zahraničí a státu.

Proč byli propuštěni dlouholetí zaměstnanci zámku a nahrazeni firmou, která je trojnásobně dražší?

Sice řada ze stávajících poslankyň a poslanců v této Sněmovně v roce 2017 nebyla, ale je možné dohledat sněmovní tisk z tohoto roku.

Je souhlas tohoto zastupitelského sboru pouhou nezávaznou deklarací, nebo se změnilo stanovisko? A proto se ptám, proč. Stejně tak je poněkud podivné to, že Ministerstvo zahraničí míní převést zámek Štiřín na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nejdříve nabídne tuto nemovitost jiným státním orgánům.